Vidím v tom obrovské riziko a prosím proto, před třetím čtením zvažte, zda nejít zatím tou jednoduchou cestou, kterou navrhuje kolega Stanjura, Adamec a já. Já to nebudu a nebude to tady asi nikdo, ale sami víte, jak obrovské úsilí je vynaloženo na zabránění realizace prakticky dnes už všech staveb, nejen silničních, ale už i železničních a dalších.

Opravdu se toho hodně obávám. Děkuji. Pan poslanec Vácha s faktickou poznámkou? Tak v tom případě máte dvě minuty, pane poslanče. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, to není ani tak faktická poznámka, jako spíš upozornění nebo dotaz.

Bez jakékoli kontroly. Já bych se chtěl zeptat pana... Přímo můžu? Já bych se chtěl pana ministra zeptat, jestli je schopen odolat pokušení rozhodovat sám o takovýchto částkách a jaké budou na ministerstvu mechanismy, které ho budou kontrolovat v tom, aby toto rozhodnutí nebylo možno zneužít různými zájmovými skupinami. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, já se přihlašuji k mému pozměňovacímu návrhu, který je uveden jako sněmovní dokument 951.

Děkuji. Zeptám se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Kolovratník, pan zpravodaj. Prosím. Já bych podal návrh na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením této novely na 48 hodin. Ano. Budeme o tom hlasovat.

Máte prostor, pane ministře.

Co se týká šestnáctinásobku a obavy, že každý z občanů bude čekat na šestnáctinásobek a automaticky se nebude věnovat navrženým lhůtám a bonusu, které jsou v kompetenci ředitele investorských organizací. Já bych chtěl připomenout, že pořád tady máme zákon a náš návrh neruší institut vyvlastnění. To znamená, my nemáme za povinnost čekat na nabídku šestnáctinásobku, ale v odůvodněných případech se můžeme dostat hned do procesu vyvlastňování. K tomu, co je odůvodněný případ, se dostanu ve svém vystoupení na jednom příběhu.

To znamená, tento zákon, který byl přijat v roce 2009, vyřešil jednu podstatnou věc zabránil spekulacím. Fungovalo to tak, že se vykupovala zemědělská půda a podle územního plánu se následně prodávala jako stavební. Tento zákon tomuto zabránil a my tento princip neměníme, tzn. pořád se bavíme o zemědělské půdě. Co se týká počtu vyvlastnění. Omlouvám se, ale nemám tady aktuální přehledy ohledně počtu vyvlastnění, jenom vím, že na silnici R35, o které tady byla zmínka, se řádově jedná o stovky potenciálně vyvlastňovacích řízení. Obchvat Kolína, silnice 1/38, tam bylo 72 vyvlastňovacích případů ze 104 katastrálních pozemků a ten proces trval čtyři roky. Takže pokud půjdeme do vyvlastňovacích řízení a budeme respektovat obecně soudní lhůty, tak se bavíme v řádu let. Toto není na urychlení dopravní výstavby, dopravní infrastruktury. Toto je definitivní zastavení. Plus náklady občanů a náklady státu ve správních řízeních. Co se týká úpravy zákona, my navrhujeme ze stávajícího dvojnásobku maximálně šestnáctinásobek. My žádné jiné změny neděláme. Omezujeme to třemi čtvrtinami ceny stavebních pozemků v cenách a místech obvyklých. Co se týká podmínek oceňování. Zákon 416 neřeší způsoby oceňování. Ani tady nedochází k žádné změně. Toto je otázka jiného právního předpisu. A teď si dovolím vám povědět příběh, kde je ten šestnáctinásobek a proč to tak je.

Vyberme si příklad, že cena této půdy se prodává za 160 korun. Dneska má cenu podle katastru, ceny a místa obvyklé, 15 korun. Pokud použijeme osminásobek v kompetenci ředitele podle přesně stanovených pokynů, dostaneme se na částku 120 korun. Tady vidíme rozdíl 40 korun a to je zjevná nespravedlnosti podle toho, co se prodávalo před účinností. To znamená, na základě písemné žádosti a zdůvodněné ředitelem investorské organizace ministr dopravy může udělit výjimku. Může udělit výjimku a zvýšit tak tu bonifikaci na dvanáctinásobek, a tím dorovná tuto cenu, která byla před účinností zákona. Toto je smyslem. Neznamená to automaticky, že používáme šestnáctinásobek. A pokud by někdo čekal na šestnáctinásobek, tak půjdeme do režimu vyvlastňovacího řízení. Ministerstvo dopravy navrhlo změnu. Požádalo vládu a Legislativní rada vlády dala doporučení. To znamená, že zákon byl projednán řádně v Legislativní radě vlády a bylo dané souhlasné stanovisko. Co se týká připomínky nebo pozměňovacího návrhu pana poslance Šidla. Já bych jenom chtěl říct, že dneska obce a města vykupují pozemky dráž, než je to ustanoveno v zákoně. Na obce a města se toto pravděpodobně nevztahuje.

Skutečně se jedná o výkup v zájmu státu, tzn. jedná se o výkup pro silnice, dálnice a silnice první třídy, které jsou financovatelné z operačního programu Doprava ze spolufinancování Evropské unie, což silnice a dopravní stavby v majetku obcí a krajů financovatelné nejsou. To jsou pravidla používání fondů Evropské unie.